Faktická poznámka pana poslance Juříčka. Prosím, máte slovo.

Nyní vystoupí pan poslanec Bláha. Pan poslanec Holík stáhl svou faktickou poznámku, takže bude následovat faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To, že jsme tady měli myšlenku, a tu měla jedna nejmenovaná strana, trh vše vyřeší, tak to už jsme všichni zažili. Trh nevyřešil vůbec nic.

A v tom je ten rozdíl, v těch prasátkách, protože ani v té cizině neumí to prase vyrobit za těch 25 korun, ale jenom díky tomu, že mají jiné skryté národní dotace a hlavně si chrání svůj trh, to znamená, že vyrábějí, mají tu zemědělskou výrobu, aby měli rozvinuté ty vesnice, na kterých jsou ti lidé zaměstnáni, aby tam mohly fungovat hospůdky a obchody, to je ten záměr. Opravdu, nehledejte v tom žádné složitosti, každý si chrání svůj trh a ty ostatní státy kolem nás to umí, a proto nám sem vozí svoje přebytkové věci, které nejsou schopny už na svém trhu udat, a my je samozřejmě s velkou náručí přijímáme a ničíme ty svoje malé nebo i střední nebo i velké, kteří se snaží to pro nás dělat a za chvíli nebudou, no tak pak jednoho dne dojde k tomu, že právě z toho Německa přijde: Chceš maso?

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Munzar. Pan předsedo, máte slovo.

Já nesouhlasím a ostře argumentuji proti argumentům pana poslance Bláhy. Já s tím nesouhlasím, protože jeho vystoupení nejsou konzistentní. Tak buď platí věta jedna, nebo druhá. Nemohou platit obě dvě.